Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec František Vácha.

Hospodářský výbor doporučil usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 489/5. A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan navrhovatel má zájem. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.

V předmětném návrhu zákona jsme přistoupili ke sjednocení, tedy adaptaci vnitrostátní a evropské legislativy. Jedná se tedy o novelu harmonizační, jíž chceme zabránit případným kolizím z hlediska principu přímého účinku, tedy použitelnosti práva Evropské unie. V návaznosti na tento návrh již připravujeme zcela nový zákon. Jeho věcný záměr byl aktuálně po meziresortním připomínkovém řízení postoupen Legislativní radě vlády. Tento zákon se zaměří na komplexnější koncepční změny v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. Měl by zavést mj. i další nástroje a kategorie podpory, které Evropská komise považuje za slučitelné s pravidly vnitřního trhu a jež dosud nejsou v naší vnitrostátní legislativě zakotveny. V rámci dvojího projednávání ve školském a hospodářském výboru byl zejména široce diskutován komplexní pozměňovací návrh poslanců Pilného, Putnové, Raise a Zlatušky. K současné i budoucí právní úpravě podpory výzkumu, vývoje a inovací proběhlo v prosinci minulého roku jednání za účasti představitelů širokého spektra relevantních subjektů.

S uspokojením mohu konstatovat, že výsledkem těchto jednání, jakož i některých dalších dílčích konzultací bylo předložení modifikovaného stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, kdy se výrazně zvýšil průnik shody, tedy podíl souhlasných stanovisek ve většině bodů panuje mezi námi shoda. Jako příklad bych uvedl zavedení některých nových nástrojů podpory, přijetí opatření ke snížení administrativní zátěže a odstranění některých drobných nejednoznačností v zákoně. Nadále naopak setrvávám na principiálním negativním stanovisku k těm bodům návrhu, které směřují k nekontrolovatelnému rozšíření působení agentur, resp. k zavedení nových kategorií podpory, např. studie proveditelnosti, bez jakékoli seriózní analýzy, což považuji za ohrožení hospodárného nakládání s finančními prostředky státu v dané oblasti.

K pozměňovacím návrhům přijal dílem stanoviska shodná se stanoviskem předkladatele, dílem nepřijal žádné stanovisko.

Dámy a pánové, prosím vás o podporu vládního návrhu zákona ve znění úprav, u nichž se podařilo nalézt shodu s předkladatelem tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu navrhovateli a otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan předseda Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám Poslaneckou sněmovnu o souhlas se stažením svého pozměňujícího návrhu, který je uveden pod písmeny D1 a D2. To prosím na začátek.

To říkám jako odpověď těm, kteří by rádi do této novely prosadili zásadní změny v systému podpory vědy, výzkumu a vývoje. Jakkoli uznávám, že autory těchto rozsáhlých pozměňovacích návrhů mohly vést dobré úmysly, musím říci, že nejde o dobrou cestu. V této chvíli je totiž prakticky připraven věcný záměr zcela nového zákona o podpoře vědy, výzkumu a inovací. Ten řadu věcí, které někteří poslanci navrhovali, řeší systémově a řeší daleko více, neboť jde o nejzásadnější změnu systému od doby přijetí původního zákona. Dokonce ještě více jde o nejdůležitější změnu ve státní podpoře vědy od vzniku České republiky. Nový zákon totiž poprvé sjednocuje roztříštěný systém podpory a po vzoru inovačně vyspělých zemí zavádí centrální řízení z jednoho místa. Vicepremiér Pavel Bělobrádek mě ujistil, že nad tímto věcným záměrem zákona povede debatu jak s odbornou veřejností, tak s poslanci. Během ní bude možné tyto pozměňující návrhy uplatnit, a ovlivnit tak paragrafové znění dříve, než dorazí do Poslanecké sněmovny.

A i u návrhů, které byly předloženy v dobré vůli a mají svou logiku, hrozí, že pokud nebudou součástí celé promyšlené koncepce, tak pouze destabilizují systém. Chci tedy požádat, abyste euronovelu zákona 130 podpořili ve znění, v jakém s ní souhlasí navrhovatel, tedy s těmi poslaneckými pozměňovacími návrhy, u nichž se podařilo najít shodu, a abyste naopak nepodpořili ty pozměňující návrhy, které nejsou vydiskutované, u nichž není shoda, které nyní působí nesystémově, dokonce by mohly vést k plýtvání a netransparentnímu vynakládání veřejných prostředků.